Chtěl bych reagovat na pana Rakušana prostřednictvím pana předsedajícího.

Dobře, zmýlil jsem se. Omlouvám se.

Tak jak bude taková kontrola vlády probíhat? Pan premiér bude chodit na výslech k té komisi. Ale výstupy z té komise budou tajné, protože většina těch zpráv je utajovaných. Jak říkám, pojďme se bavit, jestli se změnil svět, jestli se má změnit struktura výborů, nebo struktura komisí, nahradit třeba jinou, nějakou novou, která se bude jmenovat pro prevenci hybridních hrozeb, nebo pro kontrolu hybridních hrozeb. Tomu rozumím. Ale vyšetřovací? A rozhodně prosím nemluvte za mě.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ale tak jak je ten dokument předložený a jak jsme tenhle ten bod začali projednávat, bohužel ani mně tento bod smysl nedává. Takže bych navrhoval přerušit projednávání tohoto bodu, připravit to na úrovni jednotlivých poslaneckých klubů a posléze se k tomu vrátit s nějakým racionálnějším zadáním, než je vyšetřovací komise pro činnost vlády nebo některých dalších orgánů. Pane poslanče, mám to chápat, že navrhujete procedurální návrh přerušit?

Na dva kalendářní měsíce. Února? Měli bychom hlasovat bezprostředně. Já tomu také rozumím. Je to čtvrtek druhého týdne Poslanecké sněmovny.

My určitě podpoříme oba dva tyto návrhy. Akorát je hrozná škoda, že to přerušujeme v tomto momentě, protože ta debata byla dobrá, konstruktivní, věcná. A je škoda, že ta debata nemůže aspoň ještě chvíli pokračovat.

Tak prosím.

Nechci předjímat výsledek hlasování. Takže to je žádost. Stáhnout to mohou pouze ti, kteří ten návrh přednesli. Myslím si, že je to racionální. Ale bylo by dobré, aby ty argumenty padly v rozpravě už dnes, aby se na ně případně dalo zareagovat nějakým politickým jednáním.

Možná se některé návrhy někomu nelíbí, to plně respektuji, ale určitě to není tak, že by někdo chtěl zkoušet vládu. Myslím si, že v oblasti národní bezpečnosti bychom měli, pokud možno, najít co největší politickou shodu, protože to je věc, která přesahuje volební období a přesahuje ten standardní souboj koalice versus opozice.

Tristní.

To prostě není pravda. Bohužel. A to prostě problém je. To bohužel není pravda. Ale je to fakt. Kdyby platilo, že všichni ústavní činitelé takhle postupují, což je správný přístup, věřit svým tajným službám, tak by ta debata byla mnohem jednodušší.